To nejsou prosím budoucí příjmy. Stačí si přečíst zákon, stačí si přečíst ty smlouvy. Ten nárok vznikl v okamžiku vypořádání státu a církví, kde jenom stát řekl: My nemáme v tuto chvíli 53 miliard, které bychom vám mohli vyplatit, a vytváříme splátkový kalendář na vyplácení této teď vzniklé náhrady. Neříkejte mi, že když si s někým uděláte splátkový kalendář, že to znamená, že jsou to budoucí příjmy. A to, co bych chtěl říct, možná ještě jednu poznámku k tomu, co řekl pan poslanec Kováčik. On řekl, že nikdy nebyly do Sněmovny dodány seznamy majetku, který církev nárokuje. To přece není pravda! Komise pod řízením pana místopředsedy Kasala kompletní seznam měla. Pan poslanec Koníček kompletní seznam měl.

Vždy bylo vysvětleno a objasněno, že byl v držení.

A strašně se brání, jak je to špatné, že byly podány nějaké žaloby.